Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si pokračovat. Následně se připraví pan poslanec Stanislav Berkovec, poté pan poslanec Vondráček.

A nyní prosím paní poslankyni. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, ráda bych zareagovala na vystoupení Jakuba Michálka, který tady hovořil o tom, že již tento zákon se projednal prakticky na výborech a na jiných plénech. Já bych mu především chtěla přečíst, že prvé čtení tohoto nekonfliktního zákona probíhalo 25 minut, druhé čtení také 25 minut.

Připadá vám to logické?

Pane ministře, vím, že jste k tomu dal jako Ministerstvo vnitra neutrální stanovisko. Mohl byste mi říct, jestli máte, protože říkáte, jak chcete šetřit, jak musíme šetřit v této době, tak mohl byste prosím vystoupit a říct mi, jaké finanční dopady budou v rámci toho, že úřad bude muset dělat další věc a prakticky dojde k duplicitě a bude to dělat jak Ministerstvo spravedlnosti, tak Ministerstvo vnitra? Děkuju vám za odpověď. Děkuji. S další faktickou je přihlášen pan poslanec Stanislav Berkovec. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Ale v tomto případě nemohu nepřipomenout něco, co se stalo vlastně poprvé v historii novodobého českého parlamentarismu. Udělala to současná koalice, tehdejší opozice. Opravdu nikdy se to do té doby nestalo v historii novodobého českého parlamentarismu. A byla to obstrukce pevně zařazeného volebního bodu. Obstrukce pevně zařazeného volebního bodu! Byla to obstrukce, která se týkala dovolby do Rady České televize. A trvalo to několik měsíců.

Tolik tedy moje poznámka. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo. Rád bych svou faktickou poznámkou reagoval na vystoupení pana předsedy Jakoba ještě před přestávkou, co jsme měli. Pan předseda, prostřednictvím pana předsedajícího, odkázal na stenozáznam, co se týče délek projednávání.

Tak mi vyvraťte tahle čísla, pane kolego, prostřednictvím předsedajícího.

Je neformální proto, aby se aspoň na této neformální půdě dosáhlo nějakých dohod, abychom tady fungovali, aby tady 200 lidí vyvinulo nějakou efektivní činnost, aby to k něčemu směřovalo. Mírně to navazuje na to, jestli si někdo vzpomene na vystoupení, kdy jsme navrhovali odvolání předsedkyně, paní předsedkyně Adamové Pekarová, když jsem říkal, odvolat, neodvoláme, ale budiž to nějaký apel do budoucna, jak se tady k sobě budeme chovat, co budeme dělat a že by to vedení Sněmovny mělo být trochu nad těmi stranami, nad těmi kluby a mělo by být takovým řekněme i obranným valem proti vládě, proti ministerstvům.